Přečtu omluvy.

Vidím, že tomu tak není, svou omluvu stahuje, protože je přítomen v jednacím sále.

Takže já vás poprosím, abyste se usadili.

Poprosím pana zpravodaje, abychom pokračovali dál.

Až se poslanci ztiší, abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Tak pane zpravodaji, máte slovo. Kolegové, budeme pokračovat.

Stanovisko ministryně?

Další prosím. Stanovisko ministryně? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?

Další prosím. Stanovisko ministryně? Kdo je proti?

Další prosím. Stanovisko ministryně?

Stanovisko ministryně? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Další prosím. Stanovisko ministryně? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro.

Stanovisko?